Je 14 hodin a opět můžeme pokračovat v našem jednání.

Vážené dámy, vážení pánové, já budu pokračovat. Je to jednoznačné. A oč tady dnes běží?

Asi podle sebe soudím tebe. A kolega Juchelka, prostřednictvím paní předsedající, se k tomu vlastně přiznal, že řekl, že to vidí dlouhodobě z hlediska i dalšího funkčního období. Takže je evidentní, že se opozice nechce vzdát toho práva, aby Poslanecká sněmovna mohla odvolat tyto rady. Prostě asi počítají s tím, že jednou, nedej bože, kdyby se karty obrátily, tak tuto pravomoc chtějí mít.

Pan poslanec Jakob pravděpodobně neví, o čem mluví, poněvadž Poslanecká sněmovna může už v tuto chvíli odvolávat rady, a dokonce se to stalo v minulém volebním období, kdy byla tady odvolána Poslaneckou sněmovnou paní radní Hana Lipovská. Takže může. A vy k tomu směřujete, poněvadž jste dvakrát podle toho starého zákona neschválili zprávy o činnosti České televize právě proto, abyste ty rady mohli tady vyměnit, pokud by se vám nepovedlo prosadit tady tento paskvil novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. Čtrnáctého září jsme měli výjezdní volební výbor v Ostravě. Je to jako záznam na webu Poslanecké sněmovny, můžete si to poslechnout i s celou argumentací, proč tady vládní koalice neschválila zprávu o činnosti České televize za minulý rok. Ten argument tam zazněl jednoznačně: protože nebyl schválen bonus generálnímu řediteli. Respektive podle vládní koalice byl schválen nezákonně, jak tady říkal pan poslanec Lacina, vaším prostřednictvím. Je to zákonodárce, ale není to žádný soudce.

Děkuji. A jenom pro informaci, je tady nyní pět přihlášek k faktickým poznámkám. Nevidím ji v sále, čili v tuto chvíli poznámka propadá.

Jste v pořadí, jste tam přihlášen. Děkuji.

Samozřejmě že nejsme soudci. My rozhodně tady nikoho soudit nechceme. Tečka. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Vážená paní místopředsedkyně, já děkuji za slovo.

Ale můj návrh byl na změnu zpravodaje, a to na Ondřeje Babku. Takže bych vás požádala, abyste dala hlasovat o tom návrhu, který jsem tady přednesla. Děkuji vám. Já děkuji. Zaznělo to.

A ještě jednou zopakuji.

Myslím, že je všem jasné, o čem budeme hlasovat.

Kdo je proti této námitce?

Výsledek je, že toto nebylo přijato. Tato námitka byla zamítnuta. My se tím vracíme do těch přihlášených faktických poznámek, kde aktuálně je přihlášen pan poslanec Robert Králíček, připraví se se svou faktickou pan zpravodaj Jan Lacina.